Já už to zkrátím.

Myslím si, že z uvedeného je skutečně patrné, že nejen důchodci, ale také mladí lidé jsou skupinou lidí, které si bohužel tato vláda vzala na paškál, a je potřeba říct, že se toho nebojí bohužel. Děkuji a s přednostním právem se přihlásil pan ministr. Já jsem nic takového neřekl, nikoho jsem z žádného zneužívání neobvinil.

Kolik je to ročně? Můžete nám to říct?

Tomu se dá rozumět, to má nějakou logiku, to jste ale za 8 let nenavrhli. To za prvé.

Já jsem se díval a fandil. Sportovali ti sportovci. Mluvila jste asi omylem, že se zvyšují daně u DPP. A ten problém, já jsem ho popsal. Tak vám připadá normální, že má někdo padesátitisícový příjem a neplatí sociální pojištění?

Myslím si, že by ho měli hodnotit také bývalí rektoři.

Děkuji, a mám zde faktickou poznámku, paní poslankyně Malá. Prosím. Děkuji, já jenom, pane ministře, vám připomenu ten váš výrok, co jste tedy řekl.

Děkuji.

Tak já jsem nikoho neobvinil, já jsem, že každý z nás si může udělat obrázek, záleží na každém z nás, jaký obrázek si udělá.

Kolik jich je?

Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající. To se týkalo těch příkazových bloků, které vlastně umožňujete digitalizovat jenom pro policii a pro Celní správu. Já bych byla ráda za odpověď, jestli byste mohl, pane ministře. Děkuji. Pan ministr Stanjura.

Když se shodneme, že to má smysl a že je to dobře, tak to se nemusíme přetahovat. Děkuji. Máme poslední dvě minuty. Řádně přihlášený je ještě pan poslanec Kamal.

Takže ten můj výstup se bude týkat dat.

Toto opakovaně říkal ve svých vystoupeních.